Čtvrtý kompenzační bonus je podobně jako třetí díky zvýšené částce připadající na kalendářní den podpory postaven na principu integrace podpor pro podnikatele do jednoho rychlého a jednoduchého nástroje. Zejména ti nejmenší podnikatelé tak nebudou nuceni řešit kombinace s jinými dotačními programy, kombinace s jinými podporami, které jsou určeny především větším podnikatelům nebo těm, kteří nesplní podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Další výhodou takového pojetí je, že nedojde k zahlcení ústředních orgánů státní správy žádostmi o dotace, zpomalení celého procesu, na který doplatí ti, kteří na dotaci čekají.

Dosavadní zákon obsahuje systém kompenzace většiny těchto dopadů do rozpočtu obcí a krajů ze státního rozpočtu formou příspěvku odpovídajícího reálnému podílu obcí a krajů na financování kompenzačního bonusu. Tento systém zůstává zachován i pro obnovený kompenzační bonus.

Děkuji, paní ministryně.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vojtěch Munzar, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl svoji zpravodajskou zprávu a informoval vás o tom, jakým způsobem o tomto tisku rozhodl rozpočtový výbor. Návrh na aktivaci nového kompenzačního bonusu je nám předkládán z důvodu nových vládních opatření, zejména přechodu na režim ON, kterým od 22. listopadu omezila vláda přístup k některým službám části obyvatel, tím je vyloučila ze spotřeby, což v konečném důsledku znamená snížení tržeb zejména v sektoru služeb. Vládní covidová opatření mají bezesporu dopad na ekonomickou výkonnost našeho hospodářství, a tím i na příjmy státu. Kompenzace za opatření zase zatěžují výdajovou stranu rozpočtu, tedy konkrétně u kompenzačního bonusu příjmovou, protože má charakter vratky daně. Na druhou stranu vládní protipandemická opatření nejsou klasickým podnikatelským rizikem a je zde oprávněné očekávání kompenzací za ztráty způsobené jednotlivými opatřeními. Proto vláda v demisi navrhuje aktivaci některých kompenzačních opatření a jedním z nich je i právě kompenzační bonus. Mezi těmito dvěma póly asi nenalezneme nikdy dokonalou spravedlnost a dokonalé řešení, přesto se můžeme snažit o zlepšování a narovnávání podmínek těchto kompenzací, a z tohoto úhlu pohledu se na to díval i rozpočtový výbor, který dnes na svém jednání přijal následující usnesení: I. navrhl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava; II. navrhl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

Rozpočtový výbor se na svém jednání zabýval čtyřmi pozměňujícími návrhy, které si dovolím velmi stručně představit. První pozměňovací návrh umožňuje souběh kompenzačního bonusu a ostatních programů.

Druhý pozměňovací návrh umožňuje získat kompenzační bonus i novým živnostníkům, tedy těm, kteří začali podnikat mezi 1. srpnem a 22. listopadem. Na ty původní novela zapomněla. Nebylo to pro ně možné, protože by neměli tříměsíční historii pro srovnávací období, a toto tento pozměňovací návrh napravuje. Třetí pozměňovací návrh ruší vyloučení z podpory ty společníky s. r. o., kteří prokážou svůj podíl takzvaným kmenovým listem, a to za dodržení veškerých dalších podmínek kompenzačního bonusu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí, že povedeme obecnou rozpravu? Ať stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které se nám přihlásily zatím dvě poslankyně. Máte slovo, prosím. Děkuji vám za slovo, paní předsedající.

Paní poslankyně, moc se omlouvám. Děkuji.